Děkuji za slovo.

Tak jestli kolega myslel všechny, nebo jen některé... Nyní zatím poslední faktická, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

Možná by to bylo demokratické, i když samozřejmě velice záleží na nastavení toho systému, jestli by taková volba respektovala nejenom přání většiny, ale i oprávněné zájmy menšin, jak by ta demokracie samozřejmě měla fungovat.

Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Pavel Juříček jako poslední přihlášený, další přihlášky v tuto chvíli nemám. Pane poslanče, máte slovo.

Skutečně tady tento citát řekl pan ředitel na tom semináři nesemináři 8. října.

To jsou fakta, na kterých bychom se měli všichni shodnout, protože jsou nesporná.

Bohužel.

Ale to neznamená, že když mají některé věci pozitiva, tak že je tam opravdu něco v nepořádku, to, co jsem se vám snažil doložit. V podrobné rozpravě bych si dovolil načíst návrh usnesení, který možná by mohl být takovým kompromisním návrhem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ještě je tady faktická poznámka pana poslance Volného, v tuto chvíli jediná. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

Naopak přímá volba členů mediálních rad, jednokolová volba, v průběhu třeba některých voleb, které probíhají celorepublikově, což by nebyl žádný problém, při případném zákazu podpory jednotlivých kandidátů ze strany politických stran by byla absolutně apolitická. Tady by už záleželo jenom na té vůli, jestli by tato Sněmovna chtěla přestat kontrolovat Českou televizi, anebo nechtěla přestat kontrolovat Českou televizi. A tato Sněmovna politicky kontrolovat Českou televizi chce a má to v plánu a chce si toto právo udržet. Tato Sněmovna nechce předat kontrolu nad Českou televizí do rukou těm, kterým to ve skutečnosti patří, do rukou těm, kteří platí koncesionářské poplatky. Ti, kteří budou hlasovat dneska pro ty zprávy ČT, chtějí udržet politickou kontrolu nad Českou televizí tak, aby ji mohli řídit a ovlivňovat prostřednictvím jimi dosazených lidí, tak aby tuto radu nesměli kontrolovat občané této země. Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, já rozpravu v tuto chvíli končím.

Děkuji. Nejprve myslím, že to, co jsme zde absolvovali v posledních měsících v těch různých částech diskuse, bylo potvrzením toho mého úvodního názoru, že se nemá zásadně slučovat zpráva o činnosti a hospodaření České televize. Ale doporučil bych v příštích letech, pakliže zůstane obdobný systém, to striktně rozdělovat.

Stejně jako jsme vůbec neřešili podíl a zvládnutí případně, jak Česká televize a v tomto musím říct, že s minimální výhradou i kolegů z SPD zvládla poprvé po letech krajské volby.

Takže tyto věci jsou ve zprávě o činnosti. A my jsme se jim bohužel tolik nemohli věnovat díky tomu, že samozřejmě zde budí vášně zpráva o hospodaření.

A tam směřuje velká část těch peněz a ty nebyly zde zpochybněny.

Tuto legislativu lze poměrně jednoduše projednat a děkuji za ubezpečení, že i senátoři by bezesporu rychle pomohli.